Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednávaný návrh obsahuje především dva okruhy změn. Za prvé, navrhuje se přiznat účastníkovi, který nebyl v občanském soudním řízení zastoupen advokátem, případně notářem nebo patentovým zástupcem, a nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, paušální náhradu těchto hotových výdajů, jejichž konkrétní výše bude stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Předpokládá se přitom, že uvedená náhrada bude obdobná paušální náhradě nákladů, která je již podle advokátního tarifu poskytována účastníkům zastoupeným advokátem. Konkrétně to tedy znamená, že by měla být nezastoupenému účastníkovi za každý úkon přiznána náhrada hotových výdajů ve výši stanovené advokátním tarifem. Původní návrh Ministerstva spravedlnosti směřoval k tomu, aby paušální náhrada byla stanovena za celé řízení, aniž by se rozlišovalo, kolik úkonů účastník vykonal.